Z pověření vlády návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Pane ministře, máte slovo. Prosím.

Rád bych zopakoval, že cílem návrhu je především reagovat na praktické problémy, které vznikají při aplikaci dosavadní podoby zákona o právu shromažďovacím. Návrh novely tedy zejména za prvé upřesňuje pravomoci orgánů veřejné moci, především obcí a policie, aktualizuje zastaralou právní terminologii a omezuje instituty vyšlé z užívání, tedy ty, které se zkonzumovaly a přežily.

Z mého pohledu hlavní změnou je posílení pravomoci obecních úřadů před konáním shromáždění. Po vzoru Německa se navrhuje, aby úřad mohl stanovit omezující podmínky pro konání shromáždění. Dále návrh umožňuje pružněji řešit kolize mezi více shromážděními bez nutnosti toho, aby je zakazoval. To znamená, aby mohla tedy paralelně, souběžně tato shromáždění proběhnout na základě omezujících podmínek, které stanoví obecní úřad. A v neposlední řadě návrh obsahuje změnu regulace maskování během shromáždění. V mezidobí byl ve spolupráci s Ministerstvem vnitra po podrobné diskusi zpracován pozměňovací návrh ústavněprávního výboru, který změnu úpravy maskování vypouští.

Dále pak je zde řešena možnost ukončit shromáždění pro rušení nočního klidu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi vnitra a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Prosím tedy zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Vlastimila Vozku, aby nás informoval o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

To proto, aby získali členové ústavněprávního výboru čas na to promyslet a předložit případné pozměňovací návrhy. V mezičase proběhly dva pracovní semináře, kterých se zúčastnili členové výboru pro bezpečnost za účasti jak tedy zástupců Ministerstva vnitra, tak zástupců Policejního prezídia. Chtěl bych panu ministrovi velmi poděkovat za to, že tito odborníci byli vysláni ministerstvem a byli na jednání velmi dobře připraveni. Ústavněprávní výbor následně 17. března 2016 projednal výsledek této týmové práce a výsledek máte ve sněmovním tisku 510/2, jehož podstatné náležitosti již pan ministr v úvodním slově vám představil.

Hovoří se v této změně o tom, že shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území ČR nebo skupina takovýchto osob, dále tedy jako svolatel.